Prosím, pane poslanče. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, i když po vyjádření zpravodaje mi to připadá skoro zbytečné, ale přesto pár slov.

Dovolím si citovat z připravovaného vládního prohlášení, které máme z veřejných zdrojů podotýkám, že je to návrh a jsem si toho vědom, že to nakonec v té finální verzi nemusí být.